Dál bych uvedla čerpání dotací.

To je o 98 mld. korun méně, než bylo České republice přislíbeno. A to ještě nevíme, kolik finančních prostředků bude z požadovaných 578 mld. korun skutečně Evropskou komisí proplaceno. To se dozvíme v průběhu několika dalších let. Tato informace je ve světle výše uvedených čísel zcela zavádějící.

Toto jsou jenom některé příklady.

To, že jsem na tyto problémy v minulosti upozorňovala a budu na ně upozorňovat i nadále, je hlavním důvodem, proč mě chce nyní pan Babiš z rozpočtového výboru odvolat. Vážení kolegové, vážené kolegyně, žádám vás proto, abyste žádost o mé odvolání zamítli a umožnili mi nadále věnovat se své legislativní a kontrolní práci v rozpočtovém výboru.

Děkuji za pozornost. Nyní je faktická poznámka pana poslance Jana Volného. Potom řádně přihlášený pan kolega Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Kolegové, kolegyně, budu opravdu velice stručný.

My v podstatě, já ji můžu mít jako člověka rád, možná můžu chápat i její kroky. Nicméně víte o tom, že je ještě ve výboru pro evropské záležitosti, kde nemáme problém, aby zůstala, nebudeme k tomu dělat žádné kroky v dalších komisích. Nicméně pokud chceme, aby rozpočtový výbor fungoval tak, jak by měl fungovat, tak by to asi mělo tak být. Ano, my jsme s ní mluvili velice korektně před rozpočtovým výborem, pan předseda Faltýnek, a zrovna asi tak za půl hodiny naprosto hlasovala proti vládnímu návrhu. Takže toto bylo rozhodnutí, proč jsme požádali tuto Sněmovnu.

Prosím nyní kolegu Birkeho. Pardon, faktická poznámka, omlouvám se, kolegy Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

Když k nim někdo přijde, tak je to dobře, prozřel, dělá výborně. A k vystoupení pana poslance Volného. Kdyby ruku v ruce s tímto návrhem šel návrh na odvolání pana poslance Turečka, nového člena vašeho klubu, tak bych těm vašim slovům možná uvěřil.

Protože to se vám hodí.

Fakt zvu. Přijďte se podívat.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jenom k tomu dvojímu metru jednu větu. V momentě, kdy Karel Tureček odešel z TOP 09 a přišel k nám, tak mě požádal František Laudát, předseda klubu, aby se Karel Tureček vzdal funkce místopředsedy zemědělského výboru, což on učinil, a výbor bez problémů všemi hlasy zvolil novým místopředsedou kolegu Paveru. Děkuji. Nyní dvě přednostní práva. Prosím, pane předsedo, máte slovo. My jsme si toho vědomi, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Faltýnku, vážíme si toho. A v okamžiku, kdy by kdokoliv na rozpočtovém výboru navrhl zvolit paní poslankyni Zelienkovou místopředsedkyní, nebudeme hlasovat pro. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

A nezlobte se na mě, tady už to...

Shodli jsme se, zůstal jsem členem klubu do konce funkčního období. Takže není to pravda, neznám to.

Někteří kolegové a kolegyně to nevnímají úplně pozitivně. Můžete pokračovat. Promiňte, ale jednak já jsem požádal nejenom o to odvolání přeběhlíka Turečka z postu místopředsedy výboru, ale taky jsem vás oslovil již v červnu, že bychom chtěli, a ověřovali jsme si dohody a výpočty poměrného zastoupení ve výborech, aby se vyřešil výbor pro životní prostředí, kde přeběhlík Tureček by neměl být, a že tam budeme někoho nominovat. Bylo to odkládáno na začátek září, ale chápu, že jsou asi jiné naléhavější úkoly. Jenom už při pohledu na velmi dlouhý seznam neprojednaných bodů, který je historicky rekordní, vůbec asi v historii českého parlamentu, ten počet bodů, který máme projednávat. Protože už se nám to tady začíná velmi rozmáhat.

Například v hospodářském výboru je velmi škoda, že kolega Černoch tam nemůže být. Myslím si, že on by díky i své profesní kariéře byl velmi potřebným členem.